Děkuji. Čas byl vyčerpán.

Děkuji.

Z vaší odpovědi jsme se sice dozvěděli, jak významnou surovinou lithium je, co jsme se ale nedozvěděli, je to, jak bude stát postupovat, aby byla tato surovina využita ve prospěch naší země. Poslanci Komunistické strany Čech a Moravy proto uspořádali v červnu letošního roku seminář s názvem využití potenciálu lithia a jeho problematika. Bohužel i přes řadu kvalifikovaných vystoupení zůstala po tomto semináři otázka využití lithia bez odpovědi. Z tohoto důvodu vás žádám, pane premiére, o sdělení, proč stát, respektive státní firma DIAMO netěží a nezpracovává lithium sama. Je mi známo, že DIAMO má zpracovat analýzu svých možností. Je tento materiál již zpracován? Jak chce, pane premiére, stát zajistit, aby se lithium vytěžené soukromými firmami také zpracovávalo v České republice? Chápu, že finanční spoluúčast státu je v současné době riskantní, nicméně se obávám, že až bude hotová studie proveditelnosti, bude pozdě na to, aby do celého procesu stát vstupoval. Memorandum o porozumění mezi potenciálními těžaři a státem připravované ministrem průmyslu a obchodu není právní dokument. Navíc stát nemusí v tuto chvíli vstupovat do procesu majetkově, ale měl by zajistit nenapadnutelný právní rámec, aby všem zúčastněným byly jasné mantinely. Těžit, ale i zpracovávat.

Děkuji.

Paní kolegyně Chalánková mě informovala, že tu druhou interpelaci k financování sportu nebude přednášet. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v minulých dnech se na mě obrátilo několik znepokojených občanů ohledně majetku sudetských Němců. V čem jaksi spočívá podstata tohoto znepokojení? Cituji: Sudetští Němci se stále mohou domáhat majetku v České republice.

Soud tak rozhodl na konci června. Nicméně rozhodnutí nenabylo právní moci a po měsíci bylo nutné vydat nějaké stanovisko.

Ptám se vás, pane ministře: Ověřuje si Ministerstvo zahraničních věcí tyto věci a přijímá adekvátní opatření?

Děkuji za odpověď.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, pánové, vážené torzo Sněmovny, vážený nepřítomný pane ministře. Vážený pane ministře. Dovoluji si obrátit se na vás se svou interpelací týkající se nezákonných odposlechů a úniků informací. Konkrétně mi jde o podle mého názoru nezákonné odposlechy místopředsedy vlády, ministra financí, zároveň člena Bezpečnostní rady státu a dnes poslance dolní komory Parlamentu České republiky, takzvanou skupinou Šuman.

Zajímá mě, zda byly proti těmto osobám zahájeny úkony příslušející orgánům činným v trestním řízení a jaká byla učiněna konkrétní opatření k zamezení šíření těchto nezákonných odposlechů. Velice vám děkuji za odpovědi v nejkratším možném termínu. Děkuji. Děkuji panu poslanci Chalupovi. Já myslím, že pan ministr ze stenozáznamu jistě dostane prostřednictvím služby vaše otázky a odpoví vám do 30 dnů.

V ranní a odpolední špičce jsou tyto vlaky mimořádně přeplněné a cestující si dlouhodobě stěžují na skutečnost, že do těchto souprav jsou zařazovány oddíly první třídy, které jsou absolutně nevyužívány. S požadavkem řešit tento stav jsem se obracela již na vaše předchůdce, ale nedošlo k nápravě ani k žádné změně, která by přispěla ke zkvalitnění podmínek pro cestující v této oblasti.

Byla bych však ráda, aby došlo ke zlepšení podmínek přepravy i v této oblasti.

Děkuji. A pan ministr dopravy je jistě připraven na odpověď. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážená paní poslankyně Langšádlová prostřednictvím pana předsedajícího. Tato regionální doprava, a tedy to mi nachystal můj úřad, je objednávána kraji, to znamená, ve vašem případě je to Středočeský kraj a kraj Praha, a tudíž je to záležitost mezi krajskými úřady a Českými dráhami.